Konstatuji, že poslanci, kteří nejsou v tuto chvíli přítomni ani nejsou omluveni písemně, se považují za omluvené, a to na základě dohody předsedů poslaneckých klubů. Romane, všechno nejlepší.

Máte slovo. A poprosím všechny, aby se už usadili na svých místech, a poprosím o klid v sále. Hezké dopoledne, vážené kolegyně, kolegové, pane předsedo. Dovolte, abych jménem našeho poslaneckého klubu navrhl následující pevné zařazení bodů, které reaguje na vlastně včerejší průběh jednání Poslanecké sněmovny.

Děkuji za pozornost. Děkuji. A s přednostním právem pan předseda Jurečka.

Tak já přednesu ten návrh.

Vážený pane předsedo, dámy a pánové, já zde mám jenom krátký návrh.

Děkuji.

Dobrý den, vážený pane předsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové. Obě vnímám jako velmi důležité a myslím, že obě se dají vyřídit v krátkém čase.

A já si sice umím představit, že budeme diskutovat všechno možné i nemožné ve školském zákonu, ale dávám tady tuto šanci k samostatnému bodu. Když to bude ta informace, tak to může pan ministr tak pregnantně shrnout, to bude za pár minut hotové, budeme mít informaci a půjdeme dál. Jenom bych nechtěl se dočkat toho, že bude někdo upozorňovat, že to s tím nesouvisí. Souvisí. Ta školská problematika souvisí, všechna ta patra škol, spolu. A ty informace nutně potřebujeme. Lidé nám píší, studenti nám píší. Takže poprosil bych o zařazení tohoto bodu Informace k otevření škol, termínu maturit, přijímacích zkoušek hned po skončení toho školského zákona ve třetím čtení. A ještě mám druhou prosbu. Ta se týká vlastně této situace, ačkoli to není v nouzovém režimu, ale do určité nouze se dostávají v tuto chvíli všichni ti, co mají nějaké projekty, granty, mnozí z vás to zažili nebo řešili nebo třeba i řeší.

Jen ve zkratce, o co se tam jedná. Jde o to, že pokud chceme opravdu ekonomicky nakládat s prostředky, není to vždycky tak, že by jeden rok byl druhý jako třetí, ale my tam máme stanovenou... nebo třeba pátý. My tam máme ale stanovenou dneska hranici v zákoně, že pro převod neužitých prostředků maximálně do 5 %. A tato novela právě říká, aby tato hranice byla odstraněná, a obzvlášť pro tento rok.

Velmi by to ulehčilo zejména tomu výzkumného a univerzitnímu prostředí, ale i dalším. Je to velmi jednoduché. Chtěl bych explicitně zdůraznit, že to podporuje rektor Masarykovy univerzity profesor Bareš. V případě, že by ta informace neprošla, tak také po tom školském zákonu. Alternativně jako odpolední bod po již pevně zařazených bodech. Děkuji za pozornost, a prosím vás opravdu o podporu. Já vám děkuji.